Jenom považuji za ztrátu času, ale klidně můžeme debatovat dlouho, a není v tom žádný problém, k tomu, že se snažíte ne vést debatu k tomu, jestli podporujeme, nebo nepodporujeme kroky vlády a my jsme už v té první části debaty jako opozice jasně řekli, že podporujeme kroky vlády, a podle toho budeme i hlasovat, až se dostaneme k hlasování. Ale chtít dostat na stejnou názorovou hladinu komunisty je prostě zbytečná práce. To se nám fakt podařit nemůže. Děkuji panu poslanci a s další faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Myslíte, pane předsedo, komunisty v klubu KSČM, nebo komunisty v dalších klubech Poslanecké sněmovny? Prosím, pane poslanče. Myslím všechny. Děkuji.

Skoro bych byl rád, kdyby to mohlo být závěrečné slovo.

Jestliže jsem mu dobře rozuměl, tak pan poslanec Filip řekl, že on vidí jistotu, pokud by na Ukrajině proběhly volby, pokud by na Ukrajině proběhly volby prezidentské a dokonce parlamentní.

A já vám mohu říci, že a neříkám to proto, abych tady říkal, co já, já, já, já jsem říkal ale protože vy zřejmě můžeme mít zájem slyšet o tom, co řekl český ministr zahraničí, a proto sděluji, že jsem opakovaně na celé řadě schůzek ministrů evropských zemí zvedal, dokonce za přítomnosti ukrajinského ministra, otázku, kdy budou volby. Můžeme se spolehnout, že vláda bude usilovat o parlamentní volby na podzim? Ptal jsem se na to premiéra, ptal jsem se na to ministra zahraničí za přítomnosti dalších ministrů.

To je přímo součástí usnesení.

Tady se dokonce vyzývá ke spolupráci Rada Evropy apod. Tohle je součástí stanoviska Evropské unie. Já vás neviním z toho, že jste si to nečetli, protože to po vás nemohu chtít, ale uvědomte si, toto jsou požadavky nejenom že některé věci, jako se týká voleb, jsem všude opakoval, ale je to v usnesení Rady ministrů. A to znamená, když se ptá třeba, jakou máme garanci, že ta vláda to splní, jakou máme jistotu, no, tu absolutní jistotu samozřejmě nemáme, ale já naprosto souhlasím s tím hodnocením, že jestliže děláme nějakou pomoc, jestliže nabízíme pomoc v oblasti finanční apod., tak máme taky právo mluvit o těchto podmínkách, za kterých ji budeme uvolňovat. A dokonce tady je to také napsáno.

Ale stejně tak v té obecně politické oblasti je přímo řečeno, že my jsme přesvědčeni, že nejlepší cesta ke konsolidaci Ukrajiny jsou férové svobodné volby v co nejkratším termínu.

Takže já tedy skutečně necítím potřebu se tady za každou cenu hádat, a je jedno, jestli je to zprava, nebo zleva, protože možná ten společný jmenovatel není zdaleka zas tak nemožný, jak by se zdálo. A já tyhle argumenty pro volby pokládám za velmi vážné. Otázka samozřejmě je, a to se mě můžete ptát, jakou máme jistotu, že to všechno takto skutečně půjde.

A nemáme na to úplně jasnou odpověď a cítím, že to není jednoznačné. To znamená ty pochyby a to, že my, když něco děláme, tak chceme slyšet, že je tu určitá garance postupu z druhé strany, to je to, oč usilujeme. A co se týče těch dalších témat, to je ta ekonomická připravenost, připravenost v případě NATO, kdyby se skutečně věci začaly odehrávat tím horším, možná ještě horším způsobem, tak to je něco, čím se zabývá česká vláda permanentně.

Také je faktem, že Česká republika od roku 2009 významně pokročila v diverzifikaci, co se týče přívodu plynu do České republiky. Učinili jsme, a snad je dobré říct tady něco pozitivního, učinili jsme to, co dokonce řada našich sousedů neučinila, takže v tomto smyslu Česká republika je skutečně chráněna relativně dokonce i lépe než někteří její sousedi. Takže já si nemyslím, že tady je důvod k tomu, abychom urgentně se o tom bavili jako o něčem, co nám bezprostředně hrozí. Na druhou stranu už jsem tady dneska jednou řekl, že bude zasedat Bezpečnostní rada státu v pondělí, na které ministři podají právě inventuru toho, jak jsou připraveni v těch třech jiných oblastech reagovat v případě, že by se uskutečnily ty nepříznivé scénáře.

Takže i tohle téma pokládám za legitimní pro českou Sněmovnu a myslím si, že ministři nejen tedy já jsme připraveni ve výborech o těchto výhledech a o těchto dnes už vlastně analýzách, které máme k dispozici, a o připravenosti české vlády a české republiky reagovat na tyto scénáře, o tom jsme připraveni ve výborech se bavit detailně. Děkuji panu ministrovi a další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, už jsem si myslel, že s řádnou přihláškou tady člověk nemá vůbec šanci. Já bych právě rád přikročil k těm konkrétnějším návrhům nebo úvahám o tom, jak reagovat na vzniklou situaci.